Já se budu snažit zkrátit tohle úvodní slovo v tom smyslu, že si myslím, že i když můžeme mít jiné názory, tak je můžeme prezentovat způsobem, který odpovídá vyspělé politické i právní kultuře, o které občas tedy zapochybuji, ale většinou jsem o ní přesvědčena, že existuje i v České republice.

A on reprezentuje část té veřejnosti, která je velmi nespokojena.

Omezení základních práv a svobod je možné, ale je přesně stanovené v Listině základních práv. Pokud to přímo umožňuje Listina je to článek 4 odst. 2. meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem.

Podrobnosti potom stanoví zákon. Přeskočím další část své analýzy.

Jinými slovy řečeno, v případě sporu orgán krizového řízení, který má danou věc rozhodovat, tak ten návod na to najdeme v krizovém zákoně. Čili vidíte, že tedy ústavní zákon o bezpečnosti, Listina a krizový zákon.

Protože i když zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví hodně možností a restrikcí někdy mám takové pochybnosti, že už je to omezení na hranice ústavnosti tak ho zásadně nelze vykládat tak, že by umožňoval omezit základní práva a svobody rozhodnutím ministra.

Ale rozhodně ta novelizace je potřebná i proto, abychom nemuseli využívat těch instrumentů, které máme k dispozici teď, které jsou těžkopádné a které na takovouhle situaci nepamatovaly.